Jak vláda reaguje na toto zjištění, na toto statistické zjištění?

Byla tam i o prázdninách, kdy tady nebyl stav nouze.

To je potřeba si uvědomit, že jsou tady nástroje, kterými tu situaci lze řešit, a je otázka, jestli se ty nástroje chtějí rozumně využít.